Děkuji.

Ale já bych měl dotaz k tomu, co tady projednáváme.

Teď se správně vrací do hry to, že ten úřad práce po určitou dobu bude vyplácet mzdu tomu zaměstnanci.

Jako jestli se dostanou na 100 %, tak to může být za rok třeba. Jestli vůbec někdy.

Já vám děkuji. Děkuji. Prosím, máte slovo. Tak já děkuji.

Já jsem poděkovala všem svým kolegům, že jsme se dokázali sejít v plném počtu v jednu hodinu včera, a všechny jsem prosila, aby pozměňující návrhy dodali do 12.30 hodin. Učinili tak, měli jsme možnost to projednat.

Děkuji. Prosím, dvě minuty. Já si dovolím prostřednictvím pana předsedajícího poprosit ke zklidnění emocí. Co se týká načítání pozměňovacích návrhů v rámci tohoto režimu, děje se tak tři týdny v řadě jiných situací. Tohle je mimořádná situace. Mou snahou je, protože nevíme, kdy se znovu sejdeme v legislativní nouzi, není vůbec jasné, jestli příští týden bude Sněmovna svolána v legislativní nouzi. Nicméně co je jasné, že již od pondělí zejména v mateřských školách vypukl totální chaos a že vůči rodičům není naplněno to, a tady věřím, že máme absolutní shodu s paní kolegyní, co jsme jim slíbili. Tohle je pozměňovací návrh, který to napravuje. Bude na Sněmovně, jakým způsobem se k tomu postaví. Pokud Poslanecká sněmovna bude mít svou většinou za to, že tuto věc nechce podpořit, je to její rozhodnutí. Já to budu respektovat. Nicméně musím zareagovat na tu poznámku nenahlášení pozměňovacího návrhu. No, jestli je taková praxe v rámci sociálního výboru, mně se líbí a budu věřit, že se tedy přenese i na školský výbor. Tak teď se mi to trošku komplikuje. Hlásí se také pan poslanec Výborný, předpokládám s přednostním právem. Myslím si, že ne.

Prosím, dvě minuty.

Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Valachová. Prosím.

A je na Poslanecké sněmovně, jak se rozhodne. Pokud pro to nebude většina, pozměňovací návrh neprojde. Co se týká předchozích předřečnic, pochopila jsem, že věcně s daným návrhem nemají problém, nepopírají, že tento problém vznikl.

Jak říkám, pokud pro to bude většina, bude tento pozměňovací návrh přijat a rodiče budou mít řešení. Pokud nikoli, tak nikoli. A co se týká toho, co má řešit vláda a co poslanci. Navíc je tohle zcela mimořádná věc. Pokud si řekneme ano, tak je na místě to podpořit. Pokud z nějakého důvodu si řekneme, že nikoli, nepodpoříme to. Myslím si, že v legislativní nouzi Sněmovna má šetřit práva, v tomto případě práva dětí, a má dbát na to, aby všechny kroky, které dělá pro rodiče, v tomto případě pro rodiče, byly transparentní a předvídatelné. A poprosím, abychom na sebe nepokřikovali.

Děkuji za slovo.

No, já to taky nevím, jestli 1. 11. už bude reálné, aby úřady práce vymáhaly zpětně ty částky po těch zaměstnavatelích. Ale vyšli jsme z nějakého přiměřeného času tří měsíců. Pořád je to lepší situace, než která byla navrhována Ministerstvem práce a sociálních věcí. A znovu zdůrazňuji, zaměstnanci nepřijdou o mzdu, respektive náhradu mzdy. Tu jim úřad práce vyplatí teď ihned v okamžiku, kdy dojde k platební neschopnosti těch zaměstnavatelů. A zároveň zaměstnavatelé nebudou čelit okamžitě vymáhání ze strany úřadu práce. To je celé.